Prosím, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, rád bych vás požádal o vyjádření k problémům, které se kupí na Ministerstvu dopravy pod vedením ministra Ťoka a které vyvrcholily v tomto týdnu kolapsem na nejdůležitější dopravní komunikaci v České republice. Jenom pro připomenutí, ono se tady totiž nejedná o jednotlivé selhání, ojedinělé selhání.

Dosud není vládou schválen ani věcný záměr tohoto zákona. Před třemi lety oznámil ministr Ťok, že připraví změnu bodového systému.

Výběrové řízení na stavbu dálnice D35 letos zrušil antimonopolní úřad proto, že ŘSD vypsalo zakázku na špatném formuláři.

Ministerstvo dopravy nereagovalo vůbec nijak. Nyní byl vyhozen dodavatel a půl roku se bude vybírat nový zhotovitel a D1 opět stojí. Já bych se vás rád zeptal, pane premiére vy ministra Ťoka neustále hájíte, ale není čas na to, abyste přiznal jeho pochybení, abyste se začal zabývat touto situací, aby se situace na Ministerstvu dopravy nějakým způsobem vyřešila včetně personálních změn, aby Ministerstvo dopravy skutečně fungovalo?

Ono to platí i o dalších ministrech.

Tady je ta tabulka, pane předsedo.

Děkuji. Prosím, doplňující dotaz.